Domnívám se, že osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována celodenní péče v pobytovém zařízení sociálních služeb, jsou ze strany státu výrazně více podporovány než ty, které jsou v domácí či formě asistentské péči. Dotace poskytovatelům pobytové sociální péče jsou řádově vyšší než rozsah poskytovaných služeb a vyplácení příspěvků na mobilitu těm, kterým pobytová sociální péče poskytována není. Tolik tedy k tomu samotnému zákonu.

Otevírám rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jenom to shrnu ve stručnosti.

Těm, kterým není poskytována pobytová sociální služba, je poskytován na základě čestného prohlášení, že se pravidelně dopravují. Předkladatel opravdu nebere v potaz, že situace osob v pobytových službách je úplně jiná.

Současná právní úprava, jak jsme slyšeli, umožňuje těmto osobám příspěvek čerpat a úřady práce, jak jsem si zjistila, tento příspěvek přiznávají. Zjistila jsem si skutečnost Jihomoravského kraje namátkově ve čtyřech okresech.

Děkuji za pozornost.

Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova ano, pane senátore. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já jsem samozřejmě citoval tu možnost, že úřad práce má možnost přiznat žádostem hodným zřetele příspěvek na mobilitu.

O účelovosti nikde není řeč. Přece se nemůžeme se dívat na lidi zdravotním postižením jinak na ty, kteří jsou ve svém vlastním sociálním prostředí a v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Náš názor je takový, že by se ten rozdíl dělat prostě neměl. Moc bych se přimlouval za to, abychom mohli projednat tento náš návrh ve vašich výborech, nebo ve výboru, a moc bych se přimlouval za to, abyste s tímto souhlasili. Je zájem.

Tak to se omlouvám, to se omlouvám. Děkuji za upozornění, a tedy tím pádem je navrženo zamítnutí. Takže budeme hlasovat nejdříve o tomto návrhu a pak případně o těch dalších. Děkuji. Budeme tedy rozhodovat o návrhu na zamítnutí. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme rozhodovat o návrhu na přikázání výborům, tak jak předložila paní zpravodajka.

Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný stav ve sněmovně.

Máme už konstantní počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Budeme tedy rozhodovat o přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak.

Kdo je proti?

Navrhuji to přikázat rozpočtovému výboru. Je tady návrh na rozpočtový výbor. Kdo další? Není tomu tak. Budeme rozhodovat o přikázání rozpočtovému výboru v hlasování pořadové číslo 137, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán dále výboru rozpočtovému.

Konstatuji tedy, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku, dalším výborem, kterému byl tisk přikázán, je výbor rozpočtový.